Děkuji za slovo.

A já je nebudu opakovat. Poslední příklad.

A kdo to tak myslel? Jedna rána za druhou, jedna zmatená informace za druhou. To je cesta do pekel. To vůbec nefunguje. Kdo tomu věří, tak věří na policejní stát. Místo abyste vysvětlovali jasně, srozumitelně svá opatření, aby jim lidé rozuměli a v zásadě dobrovolně je plnili, protože když jim budou rozumět, tak je budou prostě plnit. Já bych prosil, aby vláda zmírnila svůj tlak na to zvýšení represí. To opravdu nikam nepovede. Doháníte i slušné lidi k zoufalým činům.

Z očí do očí. Tak to prostě není. A řekl jsem každý z nás, neřekl jsem jenom vládní politici.

Chci za prvé poděkovat panu ministrovi, že poslal svůj tým. A věřte nebo ne, v té debatě v zásadě nebylo poznat, někdy ano, ale většinou ne, kdo je vládní poslanec a kdo je opoziční poslanec.

Pak ta debata nemá žádný smysl. Všichni jsme pro dobrovolné. Podle mě hrozí úplně jiný problém. Že ti, kteří se budou chtít očkovat dobrovolně, nebudou mít šanci.